Počet přítomných se již ustálil, takže ještě jednou hlasujeme o nesouhlasu s odpovědí pana ministra.

Tento návrh nebyl přijat. Končím projednávání této části interpelace a budeme pokračovat třemi interpelacemi paní poslankyně Němcové na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Jenom avizuji, že předseda vlády je omluven.

Otevírám rozpravu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem v této situaci už potřetí, kdy budu žádat Sněmovnu o přerušení svých interpelací, a to proto, že předseda vlády není přítomen. Rozumím tomu, že je omluven. Musím pro korektnost říci, že jednou se mé interpelace nemohly projednávat, protože jsem já ze zdravotních důvodů nebyla přítomna, to se prostě stává. Ale nemá smysl, abychom projednávali interpelace, kdy kladu otázky předsedovi vlády za jeho nepřítomnosti.

V tom případě, když tu není ministr vnitra, postrádá to také smysl. Ta třetí interpelace se týká sjednávání úvěrových smluv, ve které velmi zásadní roli hraje ministerstvo vedené ministrem Mládkem a ten tu také není. Takže nevidím nejmenší důvod, abych se tady namáhala, vysvětlovala a kladla otázky, když není nikdo, kdo by na ně mohl jakkoliv odpovědět. Proto žádám o to, aby všechny tyto mé tři interpelace byly přerušeny do doby příštího týdne, kdy doufám, že tady pan premiér bude. Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 26. Tento návrh byl přijat. Vidím pana předsedu klubu ODS. Děkuji za slovo.